To jsou tedy omluvy. A nyní přistoupíme k prvnímu interpelujícímu, a je to... Ještě konstatuji, že interpelace na předsedu vlády skončí v 16 hodin.

A pan premiér má slovo.

A samozřejmě vláda vnímá nutnost většího zadržování vody v krajině, stejně jak ochrany půdy před erozí. Tuto potřebu považujeme za velice významnou a vláda jí věnuje systematickou pozornost. Vláda připravila na toto téma mimo jiné řadu strategických i legislativních materiálů.

Klíčová je rychlá realizace nezbytných opatření v krajině.

Tyto projekty jsou podporovány také ze zdrojů státního rozpočtu v Programu péče o krajinu.

Při zvyšování retenční schopnosti vody v krajině vláda podnikla řadu dalších kroků.

Takže ještě jednou.

Prosím. Je tomu tak. Máte slovo. Děláte si legraci?

Ještě jednou: Co je pro naši republiku důležitější?